druhé čtení Předložený návrh z pověření vlády i tady uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dovolte ještě, milé kolegyně, uvést tento návrh tohoto sněmovního tisku.

Navrhované změny mají zvýšit efektivitu výkonu kontroly a ochrany spotřebitelů zavedením nových typů opatření, například zavedením nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy, jež by mělo zejména přinést možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah.

Předkládaný návrh obsahuje zejména nový efektivní systém opatření ukládaných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v případě zjištění nedostatků. Jedná se o tato opatření: Klasické opatření oznámené při kontrole a účinné vůči kontrolované osobě v rámci územní působnosti inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal. Opatření s účinky přesahujícími územní působnost danou inspektorátu v případě, že je zde důvodné podezření, že k porušení právního předpisu kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost kontrolujícího inspektorátu, například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh v rámci jednoho obchodního řetězce. Opatření obecné povahy podle správního řádu s účinky přesahujícími územní působnost daného inspektorátu, které zavazuje nikoliv jen kontrolovanou osobu, ale i blíže neurčený okruh dalších osob například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh větším počtem subjektů. Zvýšením efektivity výkonu kontroly a přizpůsobením právní úpravy novému kontrolnímu řádu se zavádí oprávnění inspektorů zjednat si přístup do kontrolovaných prostor. Zavádí se nové opatření spočívající v uložení zákazu užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstoupit na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor. Stanovuje se oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce získávat v nezbytném rozsahu údaje ze základních registrů. Vládní návrh zákona projednal na své 6. schůzi dne 16. dubna 2014 zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a doporučuje jej Poslanecké sněmovně ke schválení. V rámci projednávání vládního návrhu zákona zemědělským výborem nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou zprávu. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj výboru zemědělského pan poslanec Petr Bendl. Návrh byl přikázán zemědělskému výboru a usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 86/1 a 2. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dámy a pánové, tento návrh ještě pochází z dílny vlády Petra Nečase.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Josefa Vozdeckého. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády.

Podle tohoto nařízení byla nově stanovena povinnost zlikvidovat pod státním dozorem výrobky z révy vinné, které podle tohoto článku nelze uvést na trh.

To je hodně potěšitelné.